Děkuji, pane poslanče.

Děkuji za slovo.

Odůvodnění je také velice jednoduché.

V posledních letech dochází k výraznému nárůstu domácích porážek, které nestačí fyzicky kontrolovat úřední veterinář. Výrobky z těchto porážek jsou čím dál více prodávány do tržní sítě.

A teď si dovolím svůj drobný komentář.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče. Nyní je přihlášena paní poslankyně Margita Balaštíková. Připraví se pan poslanec Petr Bendl. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Za prvé bych chtěl poděkovat kolegovi Bělobrádkovi, prostřednictvím paní předsedající, i kolegovi Kottovi za pozměňovací návrhy, protože ty opravdu doplňují, co v tom veterinárním zákonu chybí.

A tam jsme se skutečně shodli na tom, že systém bude stát docela dost finančních prostředků.

Kolegové na tom pracovali téměř pět let.

Takže to je prosím jenom na dovysvětlenou. Děkuji za pozornost. Děkuji, paní poslankyně. Nyní je přihlášen pan poslanec Petr Bendl a připraví se pan poslanec Karel Tureček. Prosím, máte slovo. Hezký dobrý den, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové. Já jsem tedy předně rád, že jsme se konečně dostali k pracovním věcem a že ta živá atmosféra kolem politiky trošku poklesla, že konečně děláme něco, co je opravdu užitečné.

Těch registrů vznikalo hodně.